Pojďme ale opravdu k tomu, jak těch osm měsíců vypadalo a co se v oblasti dopravy zvládnout objektivně podařilo.

To logicky nejde.

Zároveň chci ale zdůraznit, že se podařilo pokročit v celé řadě klíčových staveb, v přípravě stavby 511 Pražského okruhu, že navíc v návrhu novely rozpočtu je 800 milionů korun na to, abychom dokázali už v letošním roce vykoupit víc pozemků a připravit tu stavbu k co nejrychlejší realizaci. Pevně doufám, že i tenhle konkrétní návrh se podaří podpořit napříč Sněmovnou.

To, co chystáme dál samozřejmě na železnici, platí podobně, jednání se zástupci samospráv ohledně vrtek, hledání shody na tom, jak tuhle klíčovou část, jak tuhle klíčovou stavbu nachystat i v jednotlivých jejích částech tak, abychom klíčový projekt České republiky budoucích let v budoucích letech mohli realizovat. Chystáme portál dopravy, který umožní jako nástroj vyřídit si celou řadu věcí elektronicky, nejenom žádost o řidičský průkaz, ale jednoduše si zajistit v budoucnu také registraci vozidla bez složitých průtahů a bez stání front a čekání na úřadech. Zároveň umožní portál dopravy vypořádání dalších průkazů a náležitostí, které v oblasti dopravy, například plavby, také existují. Bude to opravdu přívětivý nástroj k tomu, jak zvládat celou řadu těch agend, které velkou část veřejnosti vůbec nejčastěji na úřady přivádějí.

Tam, kde se to podařilo prosadit, to mělo přímý pozitivní dopad na snižování počtu nehod té nejrizikovější skupiny řidičů, těch, kteří začínají.

To je změna, po které celá odborná veřejnost volala, protože nikdo asi nebude jen tak z plezíru převážet finišery po České republice, ale dělá tak zpravidla s konkrétním cílem spravit jiný úsek vozovky.

A téma posledních týdnů obrat v prioritách Správy železnic, kde se snažíme o to, aby konečně důležitým kritériem byla spolehlivost a propustnost železniční sítě, kdy do základních parametrů odměňování se dostala zpoždění, a to ta zpoždění, která vzniknou vinou na straně právě Správy železnic, a stejný krok podnikneme i v oblasti Českých drah.

Odezva odborné veřejnosti jednoznačně pozitivní.

To neznamená kritiku toho, že se investovalo, znamená to kritiku toho, že se nedařilo dobře zorganizovat výluky a že těch investic na některých trasách bylo tolik, že pak prostě nebylo dost dobře možné zajistit spolehlivé cestování.

Co se týče dalšího důležitého úkolu i v té velmi složité současné době zajistit nezbytné financování celé řady připravených staveb, v tom podnikáme kroky v podobě přípravy celého vějíře nástrojů, mezi kterými následně bude možné vybrat ten nejvhodnější, ten nejvýhodnější pro stát, kdy mezi těmi zvažovanými nástroji do budoucna jistě bude forma PPP, ale budou tam i možné další nástroje úvěrového financování a rozšíření možnosti jak Státního fondu dopravní infrastruktury. Co je ale důležité, že pro to, abychom mohli dokázat investovat, tak už po dobu nějakých dvou měsíců Ministerstvo dopravy intenzivně pracuje na tom, aby dokázalo pro Českou republiku ten nezbytný finanční nástroj nachystat a dát vládě příležitost vybrat opravdu tu nejvhodnější, nejméně drahou cestu. Závěrem. Představil jsem alespoň pár kroků, pár konkrétních věcí, které se v oblasti dopravy podařilo realizovat nebo které brzy budou i tady na půdě Sněmovny projednávány, které nepochybně budou směřovat k tomu, že doprava v České republice bude kvalitnější, budou podmínky bezpečnější a spolehlivější. Navíc pevně doufám, že to, co se podařilo předchozím vládám připravit, bude možné dotáhnout do fáze realizace, a stejně tak připravit další klíčové projekty pro vlády, které přijdou po nás, protože prostě v oblasti dopravní infrastruktury to není projekt, který by bylo vlastně skoro žádný možné během jednoho volebního období dotáhnout od první čáry tužkou v projektové přípravě po otevření stavby pro motoristy.

Děkuju mnohokrát za pozornost. Snažil jsem se být co nejvěcnější a ukázat na konkrétní věci, které se dotknou lidí, kteří využívají železnici, kteří využívají české silnice, i těch, kteří by chtěli využít například vodní dopravní cestu, o tom tolik řeč nebyla, ale i poslední jednání ohledně stupně Děčín znamenají jasný posun dopředu.